To bylo zřejmě to, na co tady upozorňoval i pan kolega Hovorka.

Škoda, že jsme nešli v systému dál a nevyužili, na co často vinaři a prodejci vína upozorňují, systém vyspělých vinařských zemí uvnitř Evropské unie.

V případě, že během deseti dnů někdo přijde, vzorek bude odebrán a nikdo nebyl schopen, ani ze zástupců Státní zemědělské inspekce, ani z Ministerstva zemědělství, říct, za jak dlouho se kontrolovaný vzorek adekvátně vrátí, zda to budou týdny, dny. Je to zcela určitě překážka v podnikání.

Pan ministr tady mluvil o tom, že je snaha omezit prodej sudového vína.

Je to asi stejné, jako kdybyste v potravinovém obchodě nutili toho, kdo prodává jednotlivé potraviny, že nese odpovědnost za to, co je uvnitř potraviny.

Teď k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Já bych, a v tom se tedy vzácně shodneme, a nebývá to mým zvykem, chtěl podpořit stanovisko Ministerstva zemědělství, a podpořil jsem je i na jednání zemědělského výboru, a to jsou oblasti týkající se pozměňovacího návrhu zemědělského výboru A4 až A14 a A5 až A16, které se týkají právě povinného údaje o provenienci. Myslím, že tady je z toho patrné, kam je třeba celý zákon tlačit.

Jejich původ pak uvedou pokud možno miniaturním písmem na zadní etiketě lahve. To si myslím, že nemělo být v zákonu, a v tomhle souhlasím s Ministerstvem zemědělství, že máme tyto pozměňovací návrhy odmítnout.

Pak jsem chtěl poprosit o stažení jedné varianty z mých pozměňováků, a to konkrétně varianty G1 ve variantě 1 bodu 1 a 2, takže jsem chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu, aby o této variantě nebylo hlasováno, aby bylo hlasováno pouze o té variantě č. 2. Abych nebyl jen negativní.

Tolik aspoň za sebe. Děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Eviduji několik dalších přihlášek. Nejprve s přednostním právem pan zpravodaj Kováčik, po něm pan ministr Jurečka. Prosím. Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, tady to začíná gradovat, možná to někteří nevidíme, ale někteří to vidíme docela ostře.